Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 167, poté bychom projednávali body z bloku druhých čtení a odpoledne bychom se věnovali bodu 292, což jsou ústní interpelace. K omluvám, které už byly načteny, přibyly další. Pan poslanec Pour se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá od 11 hodin do 14 hodin z dnešního jednání z pracovních důvodů a pan poslanec František Navrkal se omlouvá z dnešního jednání od 9 hodin do 11 hodin také z pracovních důvodů. Než přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu, tak se ptám, zda je zájem o vystoupení s návrhem na změnu schváleného pořadu 39. schůze. Pan poslanec Veselý má zájem vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže tímto si dovoluji Sněmovnu požádat o předřazení tohoto bodu. Takže věřím, že v tom nebude žádný velký problém. Ano, děkuji. Dále se přihlásil pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vzhledem k tomu, že jsme projednali vlastně všechna třetí čtení, která šla projednat včera, tak nám vzniká určitý prostor zítra dopoledne.

Dále bod číslo 22, tisk 572, vládní návrh zákona o implementaci daňových předpisů EU, rovněž první čtení. A potom bod číslo 23, sněmovní tisk 581, vládní návrh zákona o léčivech, také první čtení.

Současně bych si dovolil zařadit do pořadu schůze nový bod.

Je to vlastně poslední tisk, který se týká státního rozpočtu, který zatím nebyl zařazen na rok 2020. Děkuji za pozornost a za podporu. Děkuji. Nehlásí. Takže budeme postupně hlasováním rozhodovat o tom, kterým z návrhů Poslanecká sněmovna vyhoví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní jsou zde návrhy, které přednesl pan předseda Faltýnek.

Pak je tam návrh na zařazení nového bodu, ale o tom bych nechal hlasovat zvlášť. Ptám se, zda o těchto bodech, které jsem nyní četl, můžeme hlasovat dohromady nebo si někdo přeje oddělené hlasování? Nepřeje, takže budeme hlasovat dohromady. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 74, přihlášeno 140 poslanců, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu, abychom do programu schůze zařadili nový bod sněmovní tisk 653. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 75, přihlášeno 140 poslanců, pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat, nový bod jsme do programu schůze zařadili. A nyní budeme hlasovat o tom, abychom tento sněmovní tisk 653 pevně zařadili za bod 200 do bloku bodů souvisejících s pořadem projednávání státního rozpočtu na rok 2020, kterým se budeme zabývat ve středu 4. 12. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 76, přihlášeno 140 poslanců, pro 114, proti nikdo. Také tento návrh byl přijat.